A druhá věc ohledně toho původního plánu, já myslím, že to všichni nějak tušíme. Prostě paní ministryně musela řešit financování dětských skupin, které fungují.

Bohužel si myslím, že takto to opravdu fungovat nebude, že Evropská unie tento fígl nezblajzne, bohužel.

Čistě náhodou. Takže pozvánka propadá.

Jenom pro pořádek bych chtěl říct vůči svým předřečníkům, pro naprostý, jasný pořádek: my jsme zavedli povinnou školní docházku o rok dřív, než je první třída, a proto když budeme mluvit o nějakém přezkušování, budeme mluvit teprve od okamžiku, kdy je povinná školní docházka. Do té doby ta příprava je a měla by být v rukách rodičů a rodiče jako takoví samozřejmě bychom jim měli poskytnout ty možnosti, máme skvěle vybavené mateřské školy a je to určitá nabídka, protože vzdělání v mateřských školách a tady prosím odlište i ten termín mateřská školka, protože ze zákona, jestliže dáváme vzdělávání, tak vzdělávání jako takové se dává v mateřské škole ale nikde není napsáno, že by museli rodiče tady toto vzdělání, protože toto vzdělání není povinné, že by je museli používat.

Ukázalo se, že to perfektně umožňuje různé způsoby výchovy a vyhovuje to velkému množství rodičů. Považuji za strašně důležité, abychom si to uvědomili, že tady je ta možnost. V okamžiku, kdy finančně tady tuto možnost zrušíme a budeme násilím rodiče nutit do nějakého neustálého systému, tak vlastně z hlediska svobody, z hlediska možností rozvoje dítě děláme špatný krok. Proto prosím, abychom když tak to řádně přepracovali.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Já bych také chtěl vystoupit, jako kolegové, na podporu dětských skupin. Dětské skupiny vznikají tam, kde je po nich poptávka, jsou flexibilní a nahrazují vlastně neschopnost státu zajistit dostatek kapacit ve školkách, a my je tím, že paní ministryně tady přichází s takovou změnou, absolutně házíme přes palubu, protože pokud tento koncept paní ministryně projde, tak dětské skupiny, které dobře fungují, zlikvidujeme.

Jsem přesvědčen, že je strašlivá škoda, pokud chce paní ministryně řešit financování tím, že z nich udělá jesle tím, že zastropuje věk dětí.

Pro ty rodiče je to jednoduché a vůbec nechápu, proč paní ministryně s tímto přichází a likviduje věc, která vlastně vznikla proto, že stát není schopen zajistit dostatečný počet kapacit v mateřských školkách. Rodičům nepomůže ani to zastropování , protože zejména ve velkých městech to povede k zániku mnoha dětských skupin.

To je prostě něco, kdy házíme klacky pod nohy skupinám, které dobře fungují. Rodiče vědí, že to funguje, posílají tam své děti, a my chceme být papežštější než papež.

Pane předsedající, my jsme zase benevolentní v tom, že tu není žádný ministr. No ale to se mě nějak netýká.

Můžeme vyhlásit... Paní poslankyně, prosím. Takže v tomto jsem benevolentní. Pane místopředsedo, to je chvályhodné, určitě všichni pro to máme pochopení. Na druhou stranu, víme všichni, kolik má vláda České republiky ministrů, a to, že tady v pátek ve 12 hodin ministři vlády České republiky nechtějí pracovat a nechali tady jednu ministryni, to není náš boj.

Prosím, dodržujme ty dvě minuty.

Žádný problém to není.

Prosím, vaše dvě minuty. Máte slovo. Vážený pane místopředsedo, milé dámy a pánové, jenom poznámka k mému předřečníkovi, kolegovi Jakobovi, prostřednictvím předsedajícího. Jenom jsem chtěl upozornit na jednu drobnou, ale možná podstatnou věc.

Na druhou stranu, nebudeme v žádném případě zákon jako takový podporovat, a prosím všechny, kteří si myslíte, že nějakým pozměňovacím návrhem vylepšíte tento návrh zákona nebo tuto novelu zákona mýlíte se, není to pravda. Tento zákon nesměřuje k ničemu jinému, ať už s nebo bez pozměňovacích návrhů, že se budou likvidovat dětské skupiny v České republice.

To je jediná legitimní možnost, jak tento problém vyřešit. Zatím je to poslední faktická poznámka.